Já vám děkuji.

Vážená vládo, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím si zde také vystoupit k programu dnešní mimořádné schůze, která byla svolána k problematice sucha.

Proto na něm není potřeba příliš měnit, ale důležité je, abychom uváděli tyto věci v praxi. Já jsem si jista, že i od pana ministra životního prostředí a ministra zemědělství, možná i od pana premiéra, pokud vůbec dneska ještě dorazí na tuto schůzi, uslyšíme, že i pro něj je to všechno prioritou, stejně jako řada dalších témat, nicméně řešení, nebo respektive praxe stále ještě pokulhává za těmito slovy. Téma klimatické krize je nezpochybnitelně tím nejpalčivějším problémem.

Řeší se tedy nejenom na úrovni celé Evropské unie, ale celého světa.

Od zemědělce ke spotřebiteli je vytvořit nový systém, v němž by příroda, potravinové systémy a biologická rozmanitost byly ve větší rovnováze, a chránit tak zdraví a dobré životní podmínky občanů, zároveň zvýšit konkurenceschopnost a odolnost Evropské unie. To by mělo být naším společným cílem.

To už se tady bavíme ale často i o dnes velmi trendy tématu, tématu potravinové soběstačnosti.

I to souvisí samozřejmě se suchem a hospodařením v krajině.

Pokud zde bude někdo slibovat, že se dají dosáhnout jednoduchou změnou některých zákonů a ta řešení jsou rychlá tak se obávám, že nebude mluvit pravdu. Asi si všichni uvědomujeme, jak komplexní a provázaný ten problém je, nicméně někde je potřeba začít a není možné neustále tato řešení odkládat. Nejdůležitější je však řešit příčiny, ne až následky, se kterými se pak bojuje na každém kroku.

Před časem, kdy jsme tady schvalovali tuto legislativu, lesní zákon, tak jsme právě takovéto pozměňovací návrhy jako TOP 09 prosazovali.

Je však zapotřebí vidět ještě dál, a to například formou úpravy pravidel hospodaření ve státních lesích, aby stromy nebyly pouze zdrojem finančního zisku. To je téma, které určitě spadá také do této problematiky. Potřebujeme se také popasovat se změnou v zemědělství, už to tady mnohokrát zaznělo. Ale celkové uvažování o půdě, jejím využití, nakládání s ní je klíčové pro tuhle problematiku.

To je rozpor mezi tím, co ta ministerská úroveň proklamuje, a tím, co politici z těch samých stran pak v praxi v reálu dělají.